Takže o tom hlasovat nebudeme. Opět to bude veto, protože je to nový bod Informace vlády o možnostech kompenzace rostoucích mandatorních výdajů obcí a krajů.

Návrh byl zamítnut.

Dalším návrhem je návrh pana poslance Jana Farského.

Není více upřesněno.

Dále zde máme návrh pana poslance Martina Kupky. Na to je veto

Takže na to bude veto. Info ministra životního prostředí a zemědělství o řešení škod napáchaných hrabošem polním.

Návrh byl zamítnut. Jako další záležitost je tady opět návrh paní poslankyně Pekarové Adamové. Je to trestní zákoník a navrhujete dnes jako první bod po třetích čteních.

Návrh byl zamítnut.

To je ta zpráva České televize, takže ten už odložím.

Týká se to zakládání obchodních společností.

Kdo je proti?